Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Důvody předložení: Bylo potřeba pokrýt oblast rychle se rozšiřující tzv. sdílené ekonomiky v oblasti ubytování, což bude učiněno díky novému poplatku z pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Nově bude možné zavést poplatek jakoukoliv obcí bez vazby na přítomnost lázní nebo na zvýšený turistický ruch. Poplatek bude možno vybírat za jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován, tedy vedle hotelů, motelů a penzionů taky v soukromých bytech a ateliérech.

Jde o reakci na skutečnost, že výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se neměnila více než 25 let. Přitom platí, že konkrétní výši poplatku do této maximální hranice vždy určí jednotlivá obec v obecně závazné vyhlášce.

Je to opravdu na rozhodnutí konkrétní obce. Provedení nezbytných dílčích změn v reakci na požadavky praxe, odstranění nejasností a tvrdostí, a to prostřednictvím přesnějšího vymezení osvobozených osob a úlev od poplatku ze psů, kdy budou nově osvobozeny všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na jejich zřizovatele, a stávající úleva pro osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu byl starobní, vdovský a vdovecký nebo invalidní důchod, bude nahrazena úlevou pro všechny osoby starší 65 let a osvobozením osob, které jsou držiteli průkazu ZTP. Zavedení protizneužívací klauzule u poplatků za užívání veřejného prostranství a u poplatků ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl skutečně odveden na charitativní účely, nikoliv pouhé prohlášení, že je na tyto účely určen. Toliko k těm změnám, které nás vedly, protože tento pozměňovací návrh jsme připravili ve spolupráci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj i právě s ohledem na to, že se nám opravdu objevuje fenomén sdílené ekonomiky, a bylo potřeba na to reagovat. Děkuji. Tak, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, paní ministryně nám řekla, proč vlastně dochází k tomuto pozměňovacímu návrhu. Je potřeba si uvědomit, že je to opravdu návrh, který nám upravuje zákon, který je historicky velmi zastaralý. A zastaralý nejen ve struktuře legislativy, ale zastaralý i s ohledem na dnešní dobu. Byla zde zmíněna sdílená ekonomika, Airbnb. Těch větších, ale i v menších statutárních městech. Z tohoto pohledu považuji tento zákon za velmi důležitý. Důležité také je, že nově zřízené poplatky budou moci řešit všechny obce v České republice, a to bez jakékoliv výjimky. Ta výše, která nám v té první fázi bude slučovat částku na 21 korun z těch dvou poplatků stávajících, to znamená 16 a 5 korun, tak do budoucna může být navýšena, nebo se předpokládá, že bude navýšena, na částku 50 korun.